Pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu velmi stručný.

Děkuji.

Děkuji.

A poslední věc.

Tak jste říkali, že máte analýzu.

Ukázalo se opět, že žádná analýza k tomu nebyla.

A mohl bych ho vidět?

Rozhodneme tak v hlasování číslo třicet devět. Požádám vás o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přítomných, tak rozhodneme hlasováním o tomto návrhu.

Tak myslím, že už je to v pořádku.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Prosím sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Mě ten výsledek hlasování mrzí. Nicméně když nemá rozum většina sněmovny, tak některé kluby rozum mají.

Takže mi nezbývá nic jiného, než vyhlásit přestávku do 24 hodin dnešního jednacího dne.